Informace k pozměňovacím návrhům vám byly předány do vaší pošty. Já mezi námi vítám pana senátora Jana Žaloudíka, který se tady posadí nejprve. Pane senátore, prosím, tady ke stolku zpravodajů. A než dám slovo panu senátorovi, tak prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já zkusím jenom velice stručně, protože bychom asi byli rádi, abychom tento bod ještě dneska stihli, se vyjádřit k tomuto návrhu. Byla jsem osobně přítomna mnohahodinové debatě, která probíhala právě o trestním zákoníku v Senátu.

To konečně kriminalizuje tyto praktiky, které jsou naprosto nepřijatelné, a dá orgánům činným v trestním řízení lepší prostředky k jejich odhalování. Podotýkám, že tento trestný čin se v žádném případě nedotkne nedbalostních pochybení ani opomenutí poctivých chovatelů nebo zemědělců, neboť se jedná o úmyslný trestný čin ohrožující životy zvířat. Při přijetí tohoto návrhu bude též možné ukládat zákaz držení a chov zvířat již usvědčeným pachatelům.

Proto vás, vážení kolegové a kolegyně, žádám o podporu návrhu ve znění změn přijatých Senátem a věřím, že dnes rozhodneme, aby tuto materii, kterou jsme dlouze diskutovali už na výborech i tady ve Sněmovně a posuneme do praxe dobrý zákon. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, prosím o klid. Závěr vystoupení paní předsedkyně Pekarové Adamové skoro nebyl slyšet. Já jsem ji nechtěl přerušovat v poslední větě. Děkuji. Prosím, pane senátore.